Hrozba, která je v tomto sáčku skryta, je zřejmá.

A to je právě množství, které je například podle Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze až přespříliš vysoké. Upozorňují nás na to také školy. A nejenom nás, myslím si, že vás všechny. Nevratná likvidace zdraví dětí a mladistvých, to je moment, který si doufám nikdo z nás nepřeje. A studie prokázaly, že riziko nevratného poškození zdraví užíváním nikotinových sáčků je vysoké. Prvním krokem je právě ztížení distribuce, ale to samozřejmě nestačí. Je třeba děti dál efektivně od těchto výrobků odrazovat.

Jde nám o jasné omezení užití tohoto prostředku na dobu, kdy bude dotyčný za svá rozhodnutí plně odpovědný.

Prosím, chraňme naše děti. A právě nyní, kdy se chystají děti do školy, tak je skutečně potřeba ukázat, že nám na jejich zdraví záleží. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na pořad schůze. A vás, paní místopředsedkyně, žádám, je to bod, který se týká dětí, které 1. 9. nastupují do školy, takže žádám o zařazení jako bod číslo 9. Děkuji. Eviduji.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout nový bod schůze, a to jako první bod za již navržené body.

Před rokem byly ceny zhruba desetinásobně nižší.

Podívámeli se na ceny energií a ten růst, tak za den ta cena vystřelí třeba i o korunu na kilowattu a de facto ten úsporný tarif přichází s pomocí daleko nižší. Vláda hasí požár místo toho, aby nabídla řešení a předcházela této situaci. Když se podíváme na ceny energií, tak ony netrápí jenom domácnosti, trápí například i kraje. Podívámeli se do České republiky, tak vidíme, že většina krajů nemá vysoutěžené energie. Například Kraj Vysočina zkoušel soutěžit ceny energií na burze, elektřinu nevysoutěžil a plyn nenakoupil vůbec, protože ho ani nikdo nenabízí. Řešení je přejít na spotové ceny, ale v tom případě, kdo sestavuje rozpočet, tak vůbec neví, s jakou částkou má počítat. A když jsem byl na kraji a měl jsem na starosti ekonomiku a majetek, tak ceny energií před dvěma roky se pohybovaly někde kolem 300 milionů korun za Kraj Vysočina pro všechny příspěvkové organizace. Dneska při dnešních cenách to je někde kolem 1,5 miliardy korun, ale ještě to nemůžeme ani nakoupit. Ta situace je de facto tristní a myslím si, že vláda by se měla zabývat touto situací jako prvním bodem, a ne řešit tady a čekat na to, až nás přehlasují a seberou zdravotnictví 14 miliard, protože když se podíváme do zdravotnictví, tak ta inflace, která dneska je, tak ta je i ve zdravotnictví. Když se podíváme na firmy, jim de facto vzrostly náklady desetinásobně, co se týká ceny elektřiny, oproti loňskému roku. Jistě jste všichni dostali otevřený dopis vládě české republiky.

Ta situace je samozřejmě ne teď, ale ona má jakousi setrvačnost, protože každému dobíhá fixace. A teď vám budu citovat z toho otevřeného dopisu Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky: Z úst představitelů vlády i z médií vnímáme zacílení podpory na domácnosti, avšak žádnou podporu pro podniky. Pokud padnou podniky, lidé přijdou o práci a ani kompenzace vlády jim nepomůže k zaplacení všech jejich účtů, což může znamenat fatální následky a sociální nepokoje. V současné době skutečně řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců a vláda toto varování přehlíží. Dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela nedostatečnou. A když se podíváme na závěr toho dopisu, tak cituji: Žádáme vládu České republiky o neprodlené veřejné prohlášení firmám, jaká opatření budou přijata ke stabilizaci podnikatelského sektoru, případně o jasnou informaci, že na podnikatele, zejména malé a střední, kašle a slova o maximální podpoře tomuto segmentu byla opět jen pustými frázemi, která z vládního programového prohlášení činí jen další z řady zbytečných popsaných papírů.

Děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen pan poslanec Martin Kolovratník.

Děkuji za slovo, paní předsedající. I já jsem se rozhodl vás požádat a poprosit o zvážení mého návrhu, tedy návrhu na zařazení nového bodu do programu této schůze, který považuji za velmi důležitý. Zkusím ho v rozumném rozsahu zargumentovat a vysvětlit, proč si myslím, že je důležitý a možná mnohem důležitější než to, co bylo zatím v úvodu této schůze, nebo je, tedy přehlasování prezidentského veta na ubrání peněz zdravotním pojišťovnám.